A tam je opět přihlášen pan poslanec Karel Haas a následně pan poslanec Michal Zuna. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Děkuju mnohokrát za slovo.

Hlásím se tady, to aby zaznělo na mikrofon, teď ve druhém čtení ke třem podaným pozměňovacím návrhům.

Pozměňovací návrh pod číslem 1184 je pozměňovací návrh, který vznikl v součinnosti s Ministerstvem financí právě v reakci na debatu na podvýboru pro ochranu spotřebitele a na hospodářském výboru. Vznikl a opravdu tam probíhala debata i se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, čili tento pozměňovací návrh by měl být naprosto nesporný. Týká se regulace nevyžádaných obchodních sdělení.

Pozměňovací návrh pod číslem dokumentu 1186 se týká možností, za jakých je možno telefonicky uzavírat smlouvy. Zase velmi zjednodušený popis, detaily nechám na třetí čtení. Návrh, vládní návrh a návrh MPO předpokládal v zásadě, když to řeknu zjednodušeně, úplný zákaz telefonické kontraktace mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Tak to je přesně ta druhá výjimka, to je pozměňovací návrh pod číslem dokumentu 1186. A poslední pozměňovací návrh pod číslem dokumentu 1187 se týká velmi důležitého práva spotřebitele, bylo tady zpravodajem zmíněno jako jedno z klíčových práv spotřebitele, to je právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. To jsou takzvané ty domácí smlouvy nebo uzavřené na dálku.

To, co vlastně tím pozměňovacím návrhem říkáme, abychom posílili důkazní situaci spotřebitele v případném sporu, aby se spotřebitel nedostal do důkazní nouze, když on nese to důkazní břemeno, takže odstoupení se učiní jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Obsah je samozřejmě libovolný tak, aby z něj ten projev vůle vyplýval, učiněný v téže nebo přísnější formě, než v jaké byla smlouva uzavřena. Jestliže byla smlouva uzavřena v souladu s právem telefonicky nebo ústně, odstupuje se ústně. To znamená, to je ten třetí pozměňovací návrh.

Já ho beru, prostřednictvím paní předsedající, za jednoho z největších odborníků této Sněmovny na oblast ochrany spotřebitele. Je zpravodajem tohoto tisku, to znamená, s ním opravdu byla velmi intenzivní jednání. Ale nechci zapomenout na řadu kolegů z jiných klubů, dovolím si jmenovat, se kterými ta jednání byla velmi věcná, velmi detailní: kolega Rataj, kolega Zuna, kolegyně paní místopředsedkyně Richterová a tak dále. Takže děkuju mnohokrát, děkuju za debatu na podvýboru pro ochranu spotřebitele, na hospodářském výboru.

Děkuju mnohokrát. Děkuji panu poslanci.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci upozornit i ty, kteří nás poslouchají občas a jsou laici, nejsou právníci, že řešíme problematiku, která, i když vypadá jako velmi právnická, má obrovské faktické dopady právě například v pozměňovacím návrhu tři, já teď přesně nevím číslo, protože tam jde o to, že zejména senioři, které mám pořád v kanceláři a zoufají si, co odsouhlasili, konečně budou mít úpravu, které budou rozumět.

Chtěla jsem za to poděkovat také, že jsme se na tom shodli.

Já chci říci, že to je velmi dobrý příklad spolupráce třeba koalice a opozice. A myslím si, že budeme takhle dál pokračovat například doufám v sankčním zákonu a podobně. Když jde o věc a o právo, tak myslím, že bychom měli ty politické půtky nechat. Takže děkuju, pane doktore Haasi, že jste i pochválil mého poslance.